Prosím nyní pana místopředsedu Jana Bartoška, aby z pověření organizačního výboru předložené návrhy uvedl. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jak bylo řečeno, podvýbor organizačního výboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání projednal dne 12. června 2014 tyto návrhy, které následně doporučil organizačnímu výboru, aby s nimi vyslovil souhlas a předložil je na 10. schůzi Poslanecké sněmovny.